Děkuji. Pan premiér bude reagovat. Prosím. Takže ještě jednou.

Je tam nová krásná hala a škola.

A všechno, co jsem řekl, umím zdokumentovat. Mám na to čísla.

Protože vy to znáte teoreticky, a já to znám prakticky. Včetně toho, že už věděla ta agentura, jaký máme deficit příští rok. Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Janda, a to ve věci otevření lyžařských středisek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ale obracím se na vás v záležitosti lyžařských středisek. Jejich provozovatelé, ale i návštěvníci hor, mezi něž ostatně také patříte, jsou v naprosté nejistotě. Přesto ale musím konstatovat, že se vláda v tomto ohledu chová nezodpovědně. Prakticky jedinou jistotou pro zimní střediska je zákaz provozování vleků a lanovek, který platí do 12. prosince. Co ale bude dál? Postup vlády vyvolává řadu otázek. Proč je dál znemožněno lyžování? Vnitřní sportovní aktivity byly povoleny. Je tu silné ekonomické hledisko. Bavíme se o sektoru, kde je v sázce 45 tisíc pracovních míst a miliardové obraty. Vážený pane premiére, rád bych se vás tedy zeptal, proč byly až dosud z jednání vyloučeny klíčové organizace pro provoz horských středisek? Děkuji. Děkuji.

Takže děkuji za dotaz, pane poslanče.

A my sportovce podporujeme.

Takže my jsme si to tam vyslechli.

Tam se snaží domluvit mezi sebou Švýcarsko, Itálie, Francie.

Takže já nevím, kdo byl vyloučen.

Takže řeší se to.